Ještě jednou dobrý den.

I já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 93, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 116, proti 7. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.